Prostě nemyslete si, že my v tom jsme nebyli zahrnuti Já bych si přál, aby Česká republika podporovala takovou politiku, která nežene ten svět do neštěstí. Abychom tohle dokázali rozeznat.

Chápete, ty služby mají svůj smysl, ale je to něco jako nástroj, jako něco, s čím pracujete.

Já bych byl rád, aby to nebyla pravda, ale tam to je!